Tady stále mezigenerační problém, důchodci není žádný problém.

Vlastní činností, tedy úlohou státu je dodat nástroje k realizaci. Navíc nabídku bydlení mají primárně řešit obce a města.

Na trhu je zřejmý dlouhodobý trend dynamicky rostoucích cen bytů v relaci k průměrně mzdě, které se taky promítají do zvyšování nájemného.

Ano, tohle je samozřejmě výsledek šílené politiky České národní banky, která si myslí, že porazí inflaci. Nefunguje to! Bohužel. A já nevím, jestli skutečně touhle politikou se může stát, že by ty ceny bytů byly levnější, zatím tak nevypadá a pochybuji o tom.

Je zřejmé, že krize na trhu bydlení je spojená s nedostatečnou výstavbou.

Naší ambicí je zvýšit dostupnost bydlení pro všechny občany.

To jsou námi definované prioritní skupiny.

Tímto by byl významně aktivován soukromý kapitál výstavbě. Odblokování výstavby je základním předpokladem řešení bytové krize. Problém s nedostatkem bytů a vysokými cenami bydlení chceme prioritně řešit větší podporou družstevního bydlení, umožnit družstevním bytovým společnostem výstavbu a správu bytů zbytečných regulačních a administrativních bariér.

To nikdo nikdy neudělal.

si ani nepamatuji to jméno, kdo to tam tuneloval všechno, České dráhy. Podívejte, tady kolem, v Praze, kde všechno se staví a komu to patřilo.

Možná je výstavba státních bytů, ano, o tom jsme mluvili v minulosti, že samozřejmě v privátní sféře dneska zaměstnavatelé, když chtějí motivovat zaměstnance, tak musím někdy i postavit rodinný domek nebo byt nebo něco, protože zkrátka na trhu práce je stále situace, že máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě. PPP projekty v oblasti nájemného bydlení.

Ano, postaví to soukromá, cizí firma, stát si to pronájme, je to normální.

Byl tam jeden pokus na Moravě, ale dopadlo úplně katastrofálně.